Děkuji.

Připraví se pan poslanec Luzar. Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já jsem pořádně nezachytil, co tady navrhoval pan kolega Faltýnek v souboru návrhů pevného zařazení jednotlivých bodů programu.

Děkuji za případnou podporu. V případě, že projde návrh pana předsedy Faltýnka, tak ten bod bude čtvrtý po třetích čteních a bude již pevně zařazený.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já požádám o seřazení bodů dle mého návrhu na středeční jednání Sněmovny. Vyslechli jsme si zde různé návrhy kolegyň a kolegů na zařazení bodů a středa asi bude klíčová v rámci projednávání třetích čtení a dalších záležitostí. Proto si dovolím seřadit tyto body ne v jednotlivosti, ale v komplexu, a teď nevím, pane předsedo, jestli je možné o mém návrhu hlasovat jako o prvním, byť se týká bodů, které byly navrhovány kolegy a s mnohými se shodují.

Děkuji za pozornost.

Budeme hlasovat v pořadí, v jakém byly předloženy.

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

Odůvodnění tohoto návrhu. Je před námi třetí čtení nízkouhlíkového zákona, ale není možné v něm pokračovat vzhledem k tomu, že na politické scéně nepanuje shoda nad základními parametry tendru, který má být na základě tohoto zákona vypsán, a to až do té míry, že není shoda nad některými otázkami ekonomického uspořádání a financování té stavby, ale přitom ten zákon je nezbytnou součástí toho finančního modelu.

Nicméně to se nestalo. A v situaci, kdy není jasné, jaký je ten finanční model, jak bude stavba financována, nemá smysl se dál o tom zákonu bavit. A domnívám se, že takto významná záležitost by neměla být jaksi řešena urychleně. Mělo by se na politické shodě pracovat. Věřím, že tam prostor je. A potom nechť Sněmovna tuto normu přijme. Děkuji za pozornost. Já jenom konstatuji, že váš návrh je totožný s návrhem paní poslankyně Langšádlové vyřazení toho bodu. Tak prosím, respektujte, jestliže už nějaký návrh padne, není možné ho navrhovat znova.